Rovnost, o kterou by nám mělo jít a o kterou jde v demokracii, je rovnost ve svobodě. To je rovnost, která je naopak slučitelná se socialismem.

A koneckonců to není moje hrozba.

To není žádné varování nebo strašení ze strany ODS.

Nebo vede nás zpět k nějaké nové formě socialismu. A právě proto tady vláda chrlí nápad na jednu novou kontrolu za druhou, proto tu máme kontrolní hlášení, rejstříky, evidence, registry a spousty dalších věcí.

Budete elektronická podání dávat pouze přes elektronickou podatelnu Finanční správy nebo datovou schránku. A těm, kteří tak neučiní a obrátí se na Finanční správu s klasickými tiskopisy a daňovým přiznáním, těm hrozí pokuta 2 tisíce až 50 tisíc korun. U kontrolního hlášení bude v případě jeho nepodání udělena fixní pokuta tisíc korun, pokud to podnikatel včas napraví před výzvou finančního úřadu. Jestliže tak učiní po výzvě, bude mít pokutu 10 tisíc korun. Kdo nepodá hlášení ani na základě výzvy k podání, dostane 50 tisíc korun atd. To je přece příklad jakéhosi likvidačního tažení vlády proti soukromému sektoru.

A když k tomu ještě přidáme chystaný zákon o centrálním registru účtů, tak nám vyjde jakýsi komplexní obraz, kdy stát bude disponovat neuvěřitelným množstvím citlivých údajů, u nichž nevíme, jak budou chráněny před zneužitím a kdo k nim bude mít přístup. Existuje tak poměrně vysoké riziko porušení ochrany svobody, svobody soukromí a porušení obchodního tajemství a poškozování oprávněných podnikatelských zájmů.